Já bych možná měl dotaz na pana poslance Lanka, jak tento zákon souvisí s islámskými radikály a s tím, jestli jim umožníme, nebo neumožníme vstup na naše území. Já patřím k těm, kteří velmi tvrdě odolávají názoru, že bychom zde měli přijímat nelegální imigranty, a chtěl bych vědět, jak ten zákon s tím souvisí. Vy tady řeknete, že bojujete proti něčemu, a proto je potřeba zákon zamítnout. Ale ten zákon s tím vůbec nesouvisí. Takže já jen prosím, abychom se věnovali věcně tomu problému.

Já věřím, že tato Sněmovna jej nikdy nepřijme. Ale prosím, nesměšujme dvě věci, to znamená boj, který vedeme na úrovni Evropské unie proto, aby nám např. nebyly vnuceny kvóty, a tento zákon, který s tím vůbec, ale vůbec nesouvisí. Děkuji a nyní s přednostním právem ministr vnitra. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, i já jsem hlasoval pro vstup do Evropské unie a nemyslím si, že by někdo měl podezřívat sociální demokracii z toho, že bychom nebyli proevropští v této věci.

Tak to prostě má být z mého pohledu. Tady jsme v jiné situaci. Máme tady Lisabonskou smlouvu, komunitární právo se stalo právem nadřazeným při vstupu do Evropské unie.

To, že teď doplňujeme ten přechodný pobyt, je na základě judikatury českých soudů. Prioritou tohoto zákona, této novely, této změny je, abychom dořešili volbu prezidenta pro příští volební období. Ta debata o tom byla velmi dlouhá. Některé varianty, které jsme brali v potaz, byla i změna Ústavy a nakonec při té odborné debatě předtím, než vláda rozhodovala, i na vládě samotné i po debatě se členy ústavněprávního výboru, např. tady s Jeronýmem Tejcem, se došlo k názoru, že změna Ústavy není proveditelná, a vydali jsme se touto cestou.

Vedle toho se tam novelizuje pouze a jenom ta jedna jediná věc, že cizinci z evropských zemí, které jsou součástí Evropské unie, i s přechodným pobytem a znovu zdůrazňuji, na základě judikatury českých soudů mají volební právo ve dvou typech voleb. Jsou to lidé žijící na území České republiky, kteří tu mají přechodný nebo trvalý pobyt, tedy Slováci, Němci, Rakušané a další lidé. Takto zní ta připravená novela. Nic jiného v tom nehledejte. Já bych toto nesměšoval s protiuprchlickou rétorikou, případně s těmito opatřeními. Toho se to naprosto netýká. Děkuji, pane ministře. Eviduji dvě faktické poznámky, s první prosím k mikrofonu pana poslance Gabala, připraví se pan poslanec Schwarz. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Já považuji za privilegium, že můžeme nechat volit slovenské zdravotní sestry nebo pracovníky Volkswagenu, kteří nám pomáhají ve Škodovce nebo v Jablonci a jinde.

To jsou Evropané jako my.

Děkuji. Já děkuji a prosím s faktickou poznámkou pana poslance Schwarze, připraví se pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Benešík. Dobré odpoledne, paní místopředsedkyně.

Naše právo, nezlobte se, já si pamatuji deset let zpátky, že to bylo zrušeno u nás se dneska už přechodný pobyt vůbec neeviduje, nikde, v žádných evidencích. To by mě strašně zajímalo. Já to nevím, poprosil bych pana ministra. Já přechodný pobyt prostě už několik let neznám. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska, po něm s faktickou pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo.

Asi je dobře, abychom si byli těchto čísel vědomi.

Ano, děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Benešíka. Prosím, máte slovo. Děkuji na slovo.

Volební právo občanů Evropské unie, to znamená včetně českých občanů v zahraničí, v členských státech Evropské unie, pro komunální volby a pro evropské volby tady je od vstupu do Unie roku 2004. My nezavádíme absolutně nic nového.

Proto prosím, přestaňme diskutovat, propusťme tuto předlohu do výborů, kde se o tomto budeme bavit.

Děkuji a nyní s přednostním právem pan ministr vnitra. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych vaším prostřednictvím rád odpověděl panu kolegovi Schwarzovi. Statut přechodného pobytu u cizinců existuje. To je výjimka, která je v českém právním řádu. A já bych tady rád ubezpečil kolegy i kolegyně, že jak udělení přechodného, tak trvalého pobytu mají v gesci české úřady. To znamená o tom, kdo de facto získá to volební právo na území České republiky i v tom přechodném pobytu, i v tom modu přechodného pobytu, mají v ruce české úřady. Mě ta debata já ji nechci nazývat účelovou, spíš je to o tom si ty věci vyjasnit. Předpokládám, že na výborech bude dost času to dodebatovat. My jsme připraveni přijít a tu věc dovysvětlit precizně.